A vlastně musíme naplnit usnesení vlády, které Ministerstvo financí toto navrhovalo.

Bude veřejný.

A pak v některých případech, pokud jde o některé státní organizace, pak samozřejmě je tam tzv. výbor pro personální nominace zřízený při Úřadu vlády.

Teď myslím jako my, Ministerstvo dopravy a řídící výbor, a České dráhy by měly projednávat teď na podzim svoji strategii.

Nesmírně důležitý úkol pro České dráhy je potom personální stabilizace společnosti, a to jak na úrovni managementu Českých drah, tak samozřejmě provozních zaměstnanců, zejména strojvedoucích, kterých, vnímám, že není dostatek, resp. je jich nedostatek.

Především se má projevit ve zvyšování úrovně poskytovaných služeb, zvyšování konkurenceschopnosti s cílem posilování Českých drah na trhu. Samozřejmě důležitá bude transformace řídicí struktury společnosti a modernizace jejích vnitřních procesů s cílem efektivního fungování v plně tržním prostředí.

Nesmírně důležité budou potom příležitosti na otevřeném trhu, aktivizace nových trhů.

Pane místopředsedo vlády, máte slovo.

Jinak vše jsem dal do té písemné odpovědi.

Děkuji jednak za ty písemné podklady.

A protože se blíží 11. hodina, končím tedy blok odpovědí na písemné interpelace poslanců, kteří vyslovili nesouhlas s odpovědí ministrů vlády České republiky.